Paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 240, přihlášeno 194 poslanců, pro 60, proti 98. Návrh nebyl přijat. Pan předseda Kalousek k hlasování. Děkuji pěkně.